A dalším je vlastně transpozice evropské směrnice. A myslím si, že budeme snad poprvé v předstihu, že ji schválíme v řádném termínu a nebudou nám hrozit žádné sankce. Budu moc ráda za vaši podporu. Děkuji vám za pozornost. Vystřídali jsme se v řízení schůze. Děkuji vám, paní senátorko.

Vidím, že jdete, paní poslankyně. Tak prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní senátorko, já jenom řeknu, že budu mít jenom jedno vystoupení. Jestli to berete jako vyjádření zpravodaje, tak potom už v rozpravě nebudu hovořit. Nechci k tomuto jednoduchému tisku vystupovat víc než jednou. Senát vrátil Sněmovně tisk číslo 58. Tento tisk se v převážné míře zabývá implementací předpisů Evropské unie. Doplnění poznatků z aplikační praxe, které je součástí tohoto zákona, je opravdu spíše jenom kosmetické a zpřesňující, kdy například došlo k odstranění duplicitního posuzování bezúhonnosti u podnikatelů v silniční dopravě či výslovnému stanovení důsledků ztráty dobré pověsti dopravce.

Senátem provedené doplnění se týká administrativní zátěže živnostenských úřadů vyvolané změnami koncesí. Samozřejmě, jak již uvedla paní senátorka, spolupracovalo na tom Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dále Senát doplnil návrh zákona o transpozici ještě jedné směrnice, týkající se užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. Díky navrhovaným změnám bude možné provozovat silniční dopravu po určitou dobu a za stanovených podmínek i vozidlem registrovaným v jiném členském státě Evropské unie. Díky tomuto zahrnutí unijního předpisu do senátní vratky se nebude muset Sněmovna zabývat dalším vládním návrhem zákona zavádějícím zmíněnou transpozici do našeho právního systému. Jak již uvedla paní senátorka, tak rychlé zavedení transpozice asi ještě tato Sněmovna ani Senát nezažily. A v podstatě bych vyjádřila Senátu za to dík, že se nebudeme muset zabývat dalším tiskem, který by tyto drobné úpravy zaváděl do našeho právního systému. Jako zpravodajka tohoto tisku zcela podporuji přijetí návrhu zákona ve znění schváleném Senátem. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo.

Snižuje to administrativní zátěž. A transpozice směrnice ve vazbě na registrovaná vozidla jiné členské země je rovněž zcela v pořádku.

Děkuji vám, pane místopředsedo. Další přihlášku nevidím. Není tomu tak. Děkuji. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.